Čas.

Nicméně je pravda, že zákon o veřejném zdravotním pojištění zakazuje poskytovatelům zdravotních služeb přímo od pojištěnce přijímat nějaké dodatečné finanční plnění za zdravotní služby, které jsou hrazené, což není tedy tento případ, protože tam jsem to pochopil tak, že to není přímo spojeno s nějakou platbou. Nicméně podle dostupných informací je většina takto nabízených zdravotních služeb hrazených z toho zdravotního pojištění upřednostňována. Pokud by opravdu docházelo k takovému přednostnímu ošetření, byť za nějakou zprostředkovanou úhradu, výhodu nebo nějak jinak, tak potom ten, kdo poskytuje tyto služby a kdo vlastně má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, by opravdu mohl jednat v rozporu se smlouvou o poskytování úhrady zdravotního pojištění. Jinými slovy, kdyby někdo chtěl nějakým způsobem upřednostňovat nebo upravovat služby poskytované v rámci zdravotního pojištění různě různým lidem, potom by to bylo opravdu porušení té smlouvy. Tato smlouva totiž mimo jiné stanoví, že poskytovatel zdravotních služeb nesmí zhoršovat dostupnost zdravotní péče hrazené pojišťovnou přednostním poskytováním péče hrazené jiným způsobem. Nicméně jestliže by to takhle bylo, jinými slovy, kdyby někdo, kdo má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, část svých klientů na základě nějakého benefitu upřednostňoval před někým jiným, potom tu sankci vyplývající ze smlouvy může uložit ta zdravotní pojišťovna, které se to týká, jejíž smlouvu porušil. Tady možnosti Ministerstva zdravotnictví k takovému postupu nejsou. Nejsou na to žádné zákonné ani smluvní nástroje. Na to jenom upozorňuji. Jestli v tomto případě ale dochází ke zhoršení dostupnosti pro jiné pacienty, nebo nedochází, to já teď neumím posoudit, a je to tedy na posouzení té zdravotní pojišťovny. Podle informací, které mám k dispozici, a zase, opět, spíše z těch médií než z jakéhokoliv jinak solidního prostoru, tak navíc ta nabídka snad byla změněna jenom na garanci lhůty, kdy bude provedena. Takže když to mám shrnout, v případě, že by někdo opravdu upřednostňoval službu poskytovanou zdravotním pojištěním u jednoho občana nebo jednoho pojištěnce před druhým, případně v souvislosti s nějakým členstvím, úplatou a tak podobně, potom by to bylo, mohlo by to být porušení té smlouvy a sankci by měla vyvodit pojišťovna. V případě, že tomu tak není, potom ani pojišťovna, ani Ministerstvo zdravotnictví nemá možnost nějakou sankci uplatnit. Snad jsem tím odpověděl. Děkuji. Prosím.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Faktem je, a to je potřeba vědět, že v současné době vlastně se jedná stran hygienické služby, tak jak byla upravena při těch posledních změnách před jistou dobou, se jedná o 14 relativně samostatně fungujících krajských hygienických stanic, jiným způsobem 14 relativně samostatných celků. Já tím nijak nezlehčuji jejich odpovědnou práci a to, že jsou v současné době přetíženi a že se všichni snaží pracovat skvěle.

Vy jste zmínila ty dvě cesty, které v současné době existují, a ony sami o sobě to popisují.